Kolegice i kolege, evo stanka nam je istekla pa predlažem da nastavimo. Ja imamo ovdje još dvije najavljene povrede Poslovnika. Poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Bačić je povrijedio Poslovnik čl. 238. jer se jednostavno nije držao teme. Veći dio svog izlaganja je najprije brojao zastupnike pa je brojao tko je više uhljeba zbrinuo, da li HDZ ili SDP pa građevinske dozvole i na kraju tko je bio koliko puta u tom nekakvom podrumu kojeg sad svi nešto zovemo klub. Ovaj, neću vam dati opomenu, ali sve molim ubuduće, ajde molim vas, nemojmo se prepucavati sa pseudopovredama Poslovnika koje to nisu. Jako široko se danas govori, o svemu i svačemu. Ne govori se isključivo o temi, daleko su mnogi govornici otišli puno šire od teme, ja ne mislim na to baš reagirati, osim ako se izričito ne pretjera, ali molim vas lijepo, hajdmo se skoncentrirati na temu koja je ovdje, svak' će reć šta misli, ovako ili onako, ali držimo se teme, može? Poslovnika ste prekršili vi. Članak kaže da će se zastupniku izreći opomena ako postupa protivno čl. 238. ovog Poslovnika. Niti jedan stavak čl. 238. kolega Tomašević nije prekršio, tako da prva opomena koju ste mu dali je bila suvišna, iza koje su slijedile onda ostale, trebate sami sebi izdati opomenu. Ovako. Neću ni vama dati opomenu, ali molim vas. Lijepo molim vas, nemojmo sa tim, ponavljam, pseudopovreda Poslovnika zapravo zlorabiti upravo taj isti Poslovnik. Hajdmo se skoncentrirati na temu, svaki iz svog aspekta što misli će reći unutar teme, ali ostanimo unutar teme, molim vas. Kolegice Benčić, izvolite. Dakle, ponavljam ovo isto što je kolegica prije mene rekla, dakle vi nikada i niti jedan potpredsjednik ili predsjednik koji je vodio sjednicu nije osobu zbog jedne opomene ili na jednoj stvari izbacio, vi ste ovo prvi puta učinili i to upravo prema našem zastupniku Tomaševiću pri čemu ste postupali krajnje diskriminatorno i nejednako s obzirom na praksu u ovom Domu, a to je da se kad se radi o prvoj povredi, da se onda izrekne opomena. Vi sad produljujete vrijeme pa time već kršite Poslovnik. Drugo, kao pravnica, mogli bi znati da se barem morate pozvati na članak Poslovnika, što vi niste učinili pa ću vam zato dati opomenu. ... [[Upadica se ne čuje.]] ako ćete nastaviti sa mnom polemizirati, hoću jer vi na to nemate pravo po Poslovniku, pročitajte si Poslovnik. U ime Vlade sad će govoriti poštovani ministar Tomislav Ćorić.

Hvala vam lijepo g. potpredsjedniče HS-a, uvažene zastupnice i zastupnici dozvolite da iskoristim nekoliko minuta nakon izlaganja klubova da vam se obratim po više tema koje su ovdje spomenute, međutim, na samom početku referirat ću se na riječi zastupnice Mrak-Taritaš. Ja sam svjestan činjenice da onoga trenutka kada čovjek postane ministar, da je tog trenutka dan njegovog odlaska s ministarske pozicije bliži. I doista, 2016. kad sam postao ministar u Vladi RH to sam doživio ogromnom čašću i upravo zbog toga svaki dan na poziciji ministra neovisno i u ovakvim raspravama je doista čast. Onoga dana kada više ne budem ministar u Vladi RH vratit ću se na svoj posao ili raditi nešto treće, to je sasvim svejedno. Volio bih poštovane zastupnice i zastupnike, posebno gđu. Mrak-Taritaš da to ima na umu sljedeći put kada bude opservirala datum mog odlaska, on je nebitan. Ono što je bitno, bitno je da sigurno do tog odlaska neće doći zbog toga što sam u slučaju Krš-Pađene učinio nešto protivno interesima RH jer to se nije dogodilo. Ono što je jako bitno, bitno je da u slučaju imenovanja gđe. Slavice nisam povrijedio Zakon o hrvatskim braniteljima. G. Bulj, danas ste u više puta manipulirali hrvatskom javnošću, a tijekom proteklih nekoliko godina više desetaka puta. Spominjali ste iskaznice pojedinih kandidata na tom natječaju. Pa gđa. Zmijanović koju tako propagirate tijekom ovih nekoliko godina je bila donedavno članica HDZ-a, također, sad je članica Domovinskog pokreta, sasvim je svejedno. Dakle na tom natječaju koji je proveden, držimo u skladu sa zakonom, što smo i elaborirali, u drugom rješenju, jasno je pokazalo sve da je temeljem nekoliko kriterija gđa. Slavica bila najbolji kandidat. Što se tiče mog boravka u klubu u Slovenskoj, on se dogodio 3 puta. U mjesecu svibnju, krajem lipnja, krajem kolovoza.

Slučajna informacija koja je promakla onima koji su temeljem izjave, čini mi se predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koji taj dan nije imala što pametnije za raditi, pokrenuli na taj način i ovu raspravu, slučajna informacija za vas sve je da je jedini kandidat za predsjednika uprave JANAF-a na tom natječaju bio g. Dragan Kovačević. Jedini. No, to očito nekima ovdje jednostavno nije važno.

5 zakupitelja kapaciteta je odrađeno. Svop na plinskom tržištu je standardan plinski posao, kao i na drugim tržištima i ja sam siguran da vi to znate, a oni koji su vam pripremali referat siguran sam da i oni znaju, siguran sam u to. Što se mene tiče, tko će s kim svopati plin to je sasvim svejedno, ono što je interes RH bio i on se i ostvario je da LNG Hrvatska ima zakupljene kapacitete s jedne strane, a s druge strane da Plinacro kao firma također će poslovati temeljem toga. Mislim da sam ste i na to referirali. Ja sam siguran gospodine Bulj da ga nikad niste do kraja pročitali, ali to je sad druga stvar, to za ovu raspravu možda i nije toliko bitno. Gospođa Krišto ima sjajnu dikciju i ja se apsolutno divim svakom njezinom izlaganju ovdje u saboru, međutim u tom izlaganju je bio čitav niz neistina. Prva i osnovna je, prva i osnovna je da je Vlada RH u bilo kojem kontekstu pogodovala investitoru u vjetroelektrani Krš-Pađene to se nije dogodilo. To se jednostavno nije dogodilo. Kada govorim o nekim drugim momentima, posebice izlaganju gospodina Tomaševića, koji me proglašava ministrom ugroze poput i gospodina Bulja, to su vrlo simpatične teze ja protiv njih nemam ništa, međutim gledajte on se navodi u svom izlaganju i činjenicu da sam ja svega 50 dana nakon što sam postao ministar, a nakon konzultacija s Državnim odvjetništvom donio neku odluku. Međutim ono što sam činio i činim i činit ću koliko god budem ministar donosit ću odluke za koje držim da su u skladu s interesima RH. Neću ležati u ministarstvu kao što su neki cirkusanti ležali po cesti godinama i na taj način gradili svoje karijere, to nije moj stil, jednostavno nisam cirkusant. Imamo nekoliko replika, ostanite molim vas ovdje.

Moja greška. Hvala lijepo. Ministre, meni u ruci je rješenje Upravnog suda u Splitu gdje odbija vaše izuzeće sutkinje, ima rješenje gdje je odbilo da je protuzakonit natječaj Upravni sud, sud koji ste namjestili Slavici, ja govorim o hrvatskim braniteljima nebitno, a je li gospođa Ljiljana Zmijanović u HDZ-u il u SDP-u ili ne znam u kojoj drugoj stranci Domovinskom pokretu, MOSTU-u, apsolutno me ne interesira. Vi ste isključivo ovde radili po nalogu gospodina Dujića koji je lokalni šerif županijski i to ste morali napraviti, jednom priznajte da ste ministar koji morate slušat ili Kalmetu ili Dujića ili Sandera ili Bačića kako oni reću i to je tako, takav je sustav paralelni. Inače ne bi vi bili ministar da nije njih.

Gospodine Bulj još ću vas jednom uputiti na činjenicu da ste i sada izrazili odnosno izrekli neistinu dakle taj natječaj od strane Upravnog suda u Splitu nije proglašen ništetnim nego je, nego je u toj presudi koju nemate sad imate rješenje o izuzeću suca, u toj presudi je pozvano na dodatno elaboraciju konačnog rješenja.

Što se tiče stranačkih iskaznica tu sam već sve rekao. Što se tiče mog slušanja ili ne slušanja i pokoravanja, oni koji me malo bolje znaju, znaju koliko ste daleko od istine, no to ću ostaviti vama na daljnje procjene. Uvaženi ministre Ćorić, evo ja vas neću napadati kao moji kolege, naime na neki način malo mi vas je i žao. Sad ću vam reći zašto. Ne živim ja u uvjerenju da ćemo mi vas ovdje smijeniti jer vi imate većinu, ali naučite nešto iz povijesti. Isto ovo društvo koje vas sad brani, ako jednog dana se dokaže da ste nešto radili protuzakonito i ne daj Bože završite s druge strane zakona obolit će od kolektivne amnezije. Vjerojatno više nećete biti ni član HDZ-a, pravit će se da vas ne poznaju i sa tim neće imati nikakvih problema. Možda vi doista niste krivi, možda ste jednostavno upali u loše društvo i to loše društvo koje se kao bori protiv korupcije. Pobijedilo je tu korupciju više puta, isto kao što je i koronu pobijedilo u 4. misec pa je sad ponovo imamo jednu sličnu situaciju. Tako da u konačnici se možda dokaže da i vi niste krivi nego jednostavno u takvom ste društvu, eto.

Ukoliko su u bilo koje trenutku, u bilo kojoj mojoj odluci, u bilo kojem trenutku funkcioniranja ministarstva kojem sam ja na čelu dokaže moja odgovornost ja ne tražim ničiju milost. Mislim da vas nisam vidio na raspravi koja je prethodila ovoj raspravi interpelaciji rada Vlada, ja vam nisam taj tip. Kako da vam to drugačije kažem, ne znamo se pa to onda možda ne razumijete. Dakle, moje društvo je vrlo korektno društvo, vjerujte mi, a osoba sam koja se dosta druži. Poštovani ministre upravo ste dodali još jednu točku razloga za opoziv kad ste mi rekli da za infrastrukturu u koju Hrvatska je uložila i uložit mora još 100 miliona EUR-a, EU 100 miliona EUR-a i dvije tvrtke u državnom vlasništvu još 33 miliona EUR-a vi ne znate, niste upoznati, niste sudjelovali u razgovorima oko toga tko će zakupiti kapacitete LNG terminala. Dakle, ako zaista niste i ako je točno to što ste rekli, to vam je već za ostavku. Ali ja ću ponoviti pitanje jer ne vjerujem u tvrdnju da u tome niste sudjelovali, ne vjerujem iz razloga jer je ministar vanjskih poslova Mađarske taj posao sa LNG-om nazvao povijesnim poslom, dakle on je i direktno priznao da je bio umiješan i da je to dogovarao, a naš ministar zadužen za energetiku kaže da o tome ništa ne zna. Ja vas ponovno pitam, koja je bila uloga PPD-a u dogovoru sa Mađarima oko zakupa kapaciteta u LNG-u? Benčić, ja se zahvaljujem na vašem pitanju, no još jednom ću vas podsjetiti i tako će bit svaki put kad budemo razgovarali da vam taj histerični aktivizam koji pokazujete svaki put kad postavljate pitanja neće proć.

Dakle, kad bih ja kao ministar mogao na to utjecati i utjecao na to onda bi vi kao osoba koja poznaje europsko pravo trebala znati kao i svi ovdje da bih ja time zapravo kršio tržišno natjecanje na razini EU. I u tom kontekstu, u RH odnosno u našim društvima kao vlasnicima LNG terminala na otoku Krku u interesu je bilo da se kapacitet terminala zakupi. Kao što znate on svoju fizibilnost dostiže na 1,6 bsm na godišnjoj razini, u ovom trenutku kapacitet je znatno veći i zakupljen je znatno veći. Dakle, što se tiče mojih razgovora s g. Szijjartom, da ja sam bio upoznat s tim da će mađarske kompanije ići u smjeru zakupa jer smo o tome razgovarali više puta, o čemu je hrvatska javnost i bila obaviještena. Međutim, koliko, kada i kako to nisam znao. Hvala lijepo. Mi ponovo imamo povrede Poslovnika, poštovana zastupnica Glamuzina.

Da, mislim jednako tako, 238., mislim da danas na Dan borbe protiv nasilje protiv žena zvati bilo koju zastupnicu histeričnom, a prije toga govoriti o valjanju aktivista po cestama, ovdje se radi o ministrima koji se istina nisu valjali po cesti, ali su bili na sumnjivijim mjestima no što je to cesta. Mislim da ste trebali i tada reagirati.

Kolega Ćorić je povrijedio članak Poslovnika 238. omalovaživši našu kolegicu Benčić i sad mi je na neki način drago šta nisam bio na tim, takvim druženjima da ne bi možda takve manire pokupio i ja, pa se tako ponašao.

Ne, neću vam dati opomenu, ali sami ste sebi zapravo dali opomenu. Imamo repliku poštovane zastupnice Grba-Bujević. Hvala. Znači, niste prekršili Zakon o hrvatskim braniteljima jel u točci 101. jasno govori o st. 1. ko ima prednost pri zapošljavanju ako je hrvatski branitelj, bilo da se zapošljava na određeno ili neodređeno samo pod jednakim uvjetima, a ne a priori da će se odabrati hrvatski branitelj. Jednako tako ravnateljsko mjesto nije zapošljavanje ni na određeno ni na neodređeno nego je na mandatno doba. Stoga se ovo zapravo na to ne može uopće primjenjivati. To je jasno poznato, a ovdje smo ovih dana često puta čuli od nekih zastupnika da to spominju, pa bi rado da, zato što u zakonu tako piše, da se zakona onda i držimo. Upravo o tome se radi, čl. 101. je upravo propisano to da hrvatski branitelj ima pravo prednosti ukoliko su, govorimo o jednakim uvjetima, u ovom konkretnom slučaju ukupna ocjena kandidata sastojala se od razgovora, od pisanog rada i od radnog iskustva odnosno procijene radnog iskustva i ona je sumarno bila na strani kandidatkinje Slavice. Dopustite da se osvrnem i na momente koji su ovdje iskazani. Ja se ispričavam, ali ja mlataranje rukama u svom smjeru držim kao prijetnju gđo. Borić, a to se događa vama iza leđa prilikom iskazivanja gđe. Benčić, tako da vas molim, ali na današnji dan, Dan zaštite od nasilja, bilo bi dobro da imate to na umu. Borić ja sam i vas viđao u nekim drugim prostorima van ovog sabora. Ovako, vidim da ste počeli se igrati povredama Poslovnika. Sad prelazim na druge kriterije, prema tome kad god odstupa se striktno od povrede Poslovnika i kad se isti zlorabi krećem sa sankcijama. Izvolite, poštovana zastupnica Glamuzima. Kolega ministar, zapravo ne kolega nego ministar Ćorić je upravo ponovo povrijedio čl. 238. implicitno optužujući kolegicu Benčić za nasilje, ja ne znam na osnovu čega zaista? To nije nikakva povreda Poslovnika, dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Borić, izvolite. Mislim da je povreda Poslovnika gdje se prebacuje nasilni čin nekoga ko je izgovorio doista nešto što se po svim knjigama, a to je optuživati žene za, za nasilje da su histerične, a znamo vi ste liječnik, odakle dolazi riječ „histerija“, dakle i mahanje rukama i ja sam neko ko se ponaša rukama, a čini mi se da je i g. Ćorić, pa sad ja mogu dobiti opomenu, se sve više ponaša kao gospodin Plenković prema bahatosti, ali nema nažalost njegove kapacitete. Da, dobijate i vi opomenu niste se pozvali na članak Poslovnika. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, jedna, jedan od razloga zbog kojeg se traži vaš opoziv je presuda Upravnog suda u Splitu koja niti je navedena, niti je citirana kako treba, niti ste vi povrijedili Zakon o pravima branitelja. Međutim, evo gospodin Bulj ima nekakvo rješenje Upravnog suda u Splitu, ali vrlo interesantno da nema niti on, niti predlagatelj ne navode druga dva rješenja. Jedno Upravnog suda u Splitu, a drugo Visokog upravnog suda u Zagrebu koje je u potpunosti prihvatilo vaše rješenje u kojemu se poništava rješenje Ministarstva …/nerazumljivo/… dakle hrvatski upravni sudovi i u prvom i u drugom stupnju su rekli da ste postupili u skladu sa zakonom, a oni vam iz tog razloga traže da odstupite što ste postupili prema zakonu jer je to potvrdio i upravni sud u prvom i u drugom stupnju.

S druge strane to se naravno u zahtjevu oporbe za moj opoziv ne spominje jer im to ne ide u prilog kao niti višekratne još jednom ću ponoviti konzultacije s Državnim odvjetništvom RH prije donošenja tog rješenja. S druge strane u kontekstu druge točke zahtjeva gospodin Bulj se poziva na proces pred Upravnim sudom u Splitu koji nije dovršen, a na kojem je na prvoj instanci odnosno na prvoj instanci nije poništena, nije poništeno rješenje nego je vraćeno na obrazloženje odnosno ponovno odlučivanje, što je vrlo velika razlika. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, pa čini se da imamo kolektivnu amneziju sa lijeve strane sabornice kada govorimo da, kada govorimo da su upravo ugovori za Krš-Pađen potpisani u zadnjim satima 2013. godine. Takvu efikasnost državne administracije ne pamtimo, ali dajte malo recite nešto o aukcijskom modelu. Ide novi model koji je, koji ste vi i Vlada Andreja Plenkovića donijela, koji je puno pravedniji, koji ide u boljem smjeru, dakle da znamo šta radimo. SDP-ova vlada u zadnjim satima namješta 9 natječaja u zadnjim minutama 2013. godine, HDZ-ova Vlada nudi novi pravedniji i bolji model. Hvala lijepo zastupniče Paviću, točno je tako, dakle prijašnji model tzv. feed-in tarife omogućavao je da potencijalni investitori u projekte iz obnovljivih izvora energije, u RH ih ima oko 1.900 za svoju proizvodnju odnosno za proizvedenu električnu energiju s obzirom na inicijalnu fazu u kojem se cijela industrija nalazila ostvaruju prihode odnosno ostvaruju profite koji su nešto veći od uobičajenih tržišnih povrata. Aukcijski model koji smo primijenili odnosno primjenjujemo na trenutnoj aukciji koja je u ovom trenutku u tijeku dok mi ovdje raspravljamo ide u potpuno suprotnom smjeru odnosno ide u smjeru konkurencije među proizvođačima pri čemu su gornje cijene jasno određene i znatno niže od dosadašnjih cijena. Primjerice cijena koja se vrlo često spominje od 71 lipu kod vjetroelektrana ograničena je odnosno bit će ograničena u velikoj aukciji na 40 i par lipa.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ovdje su mnogi zastupnici, pa i sam ministar Ćorić, a i premijer je tu sekundirao pokušali i uspjeli Ivana Vrdoljaka difamirati zbog njegovog djelovanja u bivšim vladama. Kako već rekoh u raspravi, dakle u interpelaciji o radu Vlade u aferi Krš-Pađene nemam nikakav problem raspravljati o tome, baš nikakav. Ali vi prvi gospodo i gospođe zastupnici iz HDZ-a ne biste o tome trebali raspravljati jer ste upravo vi s tim čovjekom Ivanom Vrdoljakom 2017. ukrali hrvatskom narodu demokraciju i napravili nezabilježeno političko preslagivanje s čovjekom kojeg danas difamirate. Žao mi nema zastupnice Marijane Petir, zastupnice koja je postavljala ovdje pitanja o 2003. i o rafineriji Sisak, a koja je u Račanovoj vladi pazite sad ovo bila glasnogovornica, glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša i članica Odbora za zaštitu okoliša. I ne samo to, spominjala je i bivšu županicu Lovrić Merzel s kojom je bila u koaliciji i bila joj je dožupanica. Baš interesantno i sad je nema. Znamo svi da HDZ vrlo vješto manipulira kada treba opravdati vlastite propuste i nedjela. Svi su drugi krivi od stoljeća 7. pa na ovamo. Spominje se tako prodaje INE od strane Račanove vlade kao referentna točka predaje INE u ruke Mađara iako je ta transakcija i tada, a i sada ocjenjivanja kao više nego dobar poslovni potez u kojem se za 25% plus 1 dionicu dobilo 505 milijuna dolara. Što ste vi učinili s INOM od tog, nakon toga? Na koji način je HDZ upravljao strateškom hrvatskom kompanijom sve do današnjeg dana uključivši i nadležnost ministra Ćorića? Bivši predsjednik vlade i HDZ-a je zbog primanja mita u slučaju INA osuđen na zatvorsku kaznu u međuvremenu je Ustavni sud tu kaznu odnosno presudu poništio, sudi se i danas. Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko morao je podnijeti ostavku zbog privatnih implikacija u slučaju arbitraže INA - MOL. Od po navodnicima lošeg poslovnog poteza Račanove vlade prilikom kojeg je uprava i nadzorni odbor INE imao svaki po 5 članova, a Mađarska strana po 2 došli smo do briljantnog HDZ-ovog poučka upravljanja strateškom kompanijom gdje je INA danas tek sjena što je bila 2003. i puka podružnica mađarskih energetskih interesa. I tu sad dolazimo do ministra Ćorića. Zakon o energiji stavak 4., pardon Članak 4. stavak 3. kaže da se u svrhu zaštite interesa i sigurnosti infrastrukture za opskrbu RH energijom objekt infrastruktura u kojoj se obavlja prerada nafte i drugog proglašavaju objektima od interesa za RH, a vlasnik tu infrastrukturu mora modernizirati, ulagati u nju itd. A što ste vi učinili? Zagasili rafineriju Sisak, ugasite evo i Rijeku. Temeljem čega, kojeg propisa ste ministre Ćorić potpisali memorandum između JANAF-a i INE? Zašto na engleski jezik? Zašto ga je u ime JANAF-a potpisao Šarić, a ne Kovačević? Jeste li se tako dogovorili s Kovačevićem? Što se dogodilo s božićnim poklonom 2016. kad ste zavali press konferenciju, premijer je sazvao i rekli da Hrvatska kreće u otkup INE? Što je s obećanjem da se rafinerija u Sisku neće zatvoriti? To ste vi rekli. U međuvremenu 250 radnika je dobilo otkaze, ukupno 600 ove godine. Što je s riječkom rafinerijom? Igra li itko iz uprave INE koju ste vi imenovali temeljem 15-minutnog intervjua kako ste sami rekli, postoje zapisi medijski, za hrvatske interese. Da li itko od tih članova uprave INE igra za hrvatske interese? Tko će odgovarati za opstrukciju modernizacije riječke rafinerije? Tko iz INE, ime i prezime? Ime i prezime. Stići ću reći nešto i o Plinacrou. Ministre natjerali ste Plinacro da se jako zaduži. Snizili ste tarife, govorimo o projektu LNG-a. Promet je Plinacrou pao, čak i s aktivacijom LNG terminala Plinacro neće imati dosta prihoda da servisira svoje dugove. Investirali su jako puno u kompresorsku stanicu oko 500 milijuna kuna za spoj Krk kopno. Oni neće moći servisirati svoje obveze i svjedočit ćemo ponovno ovakvoj ili onakvoj privatizaciji. Kolegice Ahmetović, ako je Vrdoljak kojim je bivša vlada kupila vlast kriv za sve, možete li mi objasniti molim vas što vi mislite zašto u cijelom tom mandatu nisu ispravili njegove greške? Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, ispričavam se što nisam čula da ste mi dali riječ, jer mi je niste dali, a evo sad vam se zahvaljujem što ste mi ju dali i poštovana kolegice Glamuzina neću se uopće baviti time zašto jesu, zašto nisu, što jesu, što nisu, hrvatski građani moraju znati da je, da su zastupnici HDZ-a na čelu s Andrejem Plenkovićem izigrali njihovo povjerenje 2017. kad su zbog zna kakvih interesa primili u svoju družbu Ivana Vrdoljaka koji im je tada odgovarao jer je bio super herojski žeton u onoj vladi, onom sazivu sabora, ali danas to više nije, danas im ne treba. Čudi me samo zašto sada igru igraju i dalje sa tim HNS-om, pa eto valjda su i od ovih nešto namjerili dobiti. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Mire Bulja.

Naš ministar kao neobični svat, lipo uglađen, svaka dlaka na svom mjestu, đileti novi, najnoviji, kravata istom jedna od modernijih koje sam vidio i dođe ovdje nakon Andreja Plenkovića i baš onda iđe vrijeđati žene. To je to načelo bahatosti proeuropske politike, ja sam sve u biti, on sam bahato prema ženama i to me začuđuje, al to je manji problem. Ja bi ovdje krenio odma sa ovim šta ste rekli da ja nisam pročitao ovaj dokument, opet ću vam ponoviti sve tri stavke, Krš-Pađene ste potpisali kad ste ušli u koaliciju sa HNS-om odman, odmah pošto vam više ni ministar Dobrović nije bio bez obzira što nije imala studiju utjecaja na ekološku mrežu, što je se tužila agencija nadležna za okoliš i prirodu, tj. suprotstavila vi ste svojevoljno dali 2 milijarde kuna na štetu građana drugima bez kompletne dokumentacije. I to ne možete demantirati, to je jasno ko dan svima, narode to je jasno ko dan. Jasno ko dan. Smije se ministar, stvarno kao neobični svat je došao ovdje, žao mi je što vas nije više premijer branio, stvarno jedne riječi o vama nije rekao, žao mi je evo zaista mi je žao. Ovaj, što se tiče druge točke znači govorimo od ravnateljici Nacionalnog parka Krka, da baš jednakim uvjetima, slažem se, pod jednakim uvjetima da onda branitelj ima pravo da bude tj. ostvaruje to pravo da bude ovaj u natječaju da bude ovaj on koji će biti odabir za to radno mjesto, ali je baš ministar suprotno napravio. Od postojeće ravnateljice gospođa Zmijanović imala je bolje uvjete i stručne, ali je bio jedini kriterij, znate koji je kriterij bio, nazvat je Dujić ministre imam ti ja, šef županijskog HDZ-a imamo ovdje Slavicu, evo obavi ti s njom razgovor i temeljem razgovora s ministrom to je ta, to su ti bolji uvjeti. Razgovor s ministrom da, da, ja bi volio da ste vi govorili dalje dva metra livo, dva metra desno pa da prije izbora kažete ne triba maska moremo mi na izbore pa vi ste sad saborska zastupnica. Sve ok i to je prihvatljivo i razumljivo, al što se tiče ministra Ćorića je činjenica da je ovdje i to je na Odboru za branitelje bilo, za veterane da je prekršen Zakon o braniteljima. Većina branitelja koji su bili tu, pogotovo oni koji su vanjski članovi branitelja, do jedan je bio za to da je prekršen Zakon o hrvatskim braniteljima u slučaju imenovanja u Nacionalnom parku Krka. Što se tiče, da se više ne ponavljam ali kratko o ovom temi kratko bi reka da u Splitsko-dalmatinskoj županiji je ogroman problem, zatvoreno je vrgoračko odlagalište, slali ste to u Sinj, sada ste zatvorili i sinjsko, najavljujete zatvaranja ako se ne dostigne nešto. Pa se Lećevica radila jednu ne znam, 30 miliona je se radilo centar za gospodarenje, ništa nije napravljeno. Znači vi ugrožavate okoliš svojim odlukama. Pa to su bile scene doli, vi ste iz Vrgorca 120 km slali komunalni otpad miješani u Sinj, autoputom. Iz istog sanitarnih uvjeta odlagališta u druga. Zašto? Jel apsolutno to je krivo gospodarenje otpadom, apsolutno krivo. I ne držite uopće do okoliša. Baš me zanima sad brojni rudokopi i proširenja u prostornim planovima Splitsko-dalmatinske županije da li ćete ih prihvatiti? U isto vrijeme kada najavljujete Park prirode Dinara, tu ste dali istražna polja za ugljikovodike tj. za istraživanje nafte. Ona u isto vrijeme vi kao ministar zaštite okoliša vi potpomažete da se ruši pločasti most, starohrvatski most iz 2000 iz ovaj iz 15. stoljeća. Apsolutno kontradiktorne odluke. A što se tiče samog proglašenja isključivog gospodarskog pojasa, tu bi se vi tribali staviti, a ne da vam se Talijani smiju koji plješću na prijedlog o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Zašto? Jel to gospodarski resurs, objasnite, dajte mi jedan razlog zašto? Može li netko ovdje objasniti zašto vi ne želite, a Talijani će proglasiti isključivi gospodarski pojas i taj resurs oni ovaj nama koriste.

Poštovanog zastupnika Ivanovića. Evo uvaženi saborski zastupniče Bulj, dva kratka pitanja za vas. Znate li koji je najposjećeniji nacionalni park u RH i znate li koliko je povećan prihod u zadnje 3 godine Nacionalnog parka Krka? Kad govorite o tome pitanju ja sam po pitanju toga ja sam najsretniji bio kad sam sa Dinare ugledao Knin i Nacionalni park Krka je jedan od najljepših, Krka rijeka uz Cetinu i naša Dalmatinska zagora i tribamo ju štititi, znate li da ovaj ministar ništa nije poduzeo da se iza svake kiše iz laguna kod tvornice TVIK u Kninu izlijeva u rijeku Krku mazut, otpad, gorivo, ja sam ga čak donosio u sabor i apsolutno ga nije briga. A znate li vi da tu gdi se najviša dobit u Šibensko-kninskoj županiji da će se sada dati u biti koncesija na naplatu ulaznica, privatnim osobama. Znate da se to poslovnikom i pravilnikom mijenja, znate li za to? Da će netko tezgariti i dalje da imate stranačke pare i da možete, morete financirati kampanju.

Hvala predsjedavajući. Evo ja isto pozdravljam ministra, danas prvi put se javljam. Zasigurno da ne možemo pribotunat ministru da je on kriv zato što netko ne selektira otpad. Isto tako ne možemo mu pribotunat da je on kriv za navike ljudi kakve vladaju, kako u našoj Dalmaciji tako naravno i u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, ono što i na čemu je možda već i do sada mogao napraviti određene poteze jesu i sama odlagališta i zapravo jedan cjelokupan plan otpadom. Naime, čini mi se negdje 2014., '15. Hrvatska je dobila obvezu uvođenja kontejnera za selektirani otpad koji su financirani čini mi se od fonda 80%, 20% od jedinica lokalne uprave i samouprave, međutim završit ću događa se paradoks. Ma uglavnom ova rasprava kolega Kujundžić neće ona uzrokovati da se smijeni ministar, ministar će ostat samo šta mi je čudno i bilo mi ga je ža šta ga premijer Plenković nije branio, vidi se pere ponovno Pilatovski ruke, okrećao je priču na koalicije, na Instambulsku konvenciju, jednostavno pra je cilo vrime ruke, znači da je ministar Ćorić svakako u jednom trenutku kad premijer prosudi i procijeni da mu bude teret, on će otići i tako da s te strane mi ga je žao i ja bi ga ovaj branio da me je zamolio jer jednostavno je se našao kao, stvarno kao kako se kao šta ja znam siroče je ovdje došao, lipo uglađen, uređen, jedino to. Niti jednu obranu nije dao, niti jednu obranu nije dao ovdje onako bahatih izjava premijera Plenkovića tako da i gospodarenje otpadom u našoj županiji je pokazatelj tog nerada, nemara, ali to će eskalirati uskoro poglavito u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dalmaciji. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića.

Ministre, kolegice i kolege, moram se na početku samo osvrnuti na ne tako davan događaj kada sam isto za ovom govornicom HDZ nazvao kradeze, tad sam dobio opomenu jer vrijeđao, a samo nekoliko dana nakon toga stigla je i nepravomoćna doduše, ali ipak presuda i to drugi puta presuda cijeloj toj stranci koju sam se drznio tako nazvati. Ne znam hoće li vodstvo sabora ili potpredsjednik koji je tada predsjedao sjednicom, a i sada predsjeda nakon što presuda postane pravomoćna možda povući tu opomenu. To ćemo vidjeti. E sada, kada govorimo o ministru, kada govorimo o HDZ-u itd., jedan kolega je ovdje spomenuo amneziju. Pa ja ne znam postoji li netko tko je doktorirao amneziju a da nije iz HDZ-a. Jer amnezija je nešto što jako često viđamo kao sveprisutnu pojavu sa desne strane sabornice. Pa su tako amnezijom obavijena i neka imena iz Vlade koja su otišla neće vjerovati zbog čega, zbog sumnje u koruptivne radnje. Kaže da je majka znanja ponavljanje, pa ću ih ja ponoviti samo da se prisjetimo za one koji su možda zaboravili. Pavo Barišić, Martina Dalić, Milan Kujundžić, Goran Marić, Nada Murganić, Gabrijela Žalac, Tomislav Tolušić, Lovro Kušćević. Sad bi Englezi rekli jel vam to, jel vam zvoni, jel vam zvone ta imena, tko su ti ljudi bili i zašto su iz Vlade otišli. Ja sam ih nabrojao 8. Sadašnja Vlada broji 18 ministara i ministrica, dakle ako bi primijenili ovaj broj na današnju Vladu to je više nego pola članova Vlade. Pola članova Vlade koji su otišli i jedan kolega je govorio o tome prije nekoliko dana odnosno određeni broj dana nakon što se u ovom saboru, dakle u ovom domu raspravljalo upravo o njihovom opozivu. Zašto i kako tako jedna poštena stranka, oličenje poštenja kakav je HDZ je toliko ministara izgubio putem? Zašto je zaboravio i svog bivšeg predsjednika i mnoge druge koji su eto također presuđeni i pred sudovima RH, spomenut ću samo Ivu Sanadera. Isti oni koji su se slikali s njim. Tako da dijelim zabrinutost kolega koji su govorili prije mene o tome, prije svega one ljudske prema ministru ne ulazeći u tome sada postoji li tu kaznena odgovornost, zapravo ni nismo tu da bi sudili o tome, ali ministre kad ste ministar tada vas svi tapšu tada vas svi trebaju, hoće li vas sutra trebati to je veliko pitanje. Svi će vas zaboraviti jer eto amnezija je nešto što je strano HDZ-u valjda kao i korupcija. No, i to na stranu, ja bih se osvrnuo ovdje na jedan problem iz resora ministra i koji je zapravo ministrove odluke, temeljem ministrove odluke je i danas tako ako se ne varam, a to je odlaganje smeća iz Dubrovnika u Pločama. Građani su bili izrazito protiv, to je velika, veliku medijsku pozornost je dobio taj problem i ministar je sam odlazio osobno govoriti o tome, objašnjavati svojim sugrađanima jer je porijeklom iz Ploča zašto se smeće iz Dubrovačko-neretvanske županije slijeva baš tamo. Zašto je ta odluka takva? Donio ju je ministar svojom diskrecijom, volio bih čuti odgovor. Postoji čitav niz drugih odluka koje su u najmanju ruku upitne.

Prije svega politički, a onda na svaki drugi način. Kada smo govorili o slučaju Krš-Pađene također smo govorili prije svega o političkoj odgovornosti i po meni, budući da sam i podržao tu interpelaciju politička odgovornost neumitno postoji. Zanimljivo je da je premijer ministra branio jedino riječima da je on dobar čovjek i da uživa njegovu potporu.

Hvala lijepo. Kolega Hajduković, kad već izazivate te nešto poprilično hrabro u zadnje vrijeme kad govorite o HDZ-u presude, jel se sjećate vi presude Visokog trgovačkog suda kojom vas je ovršio kao stranku na 10 miliona kuna radi skrivanja troškova koje ste imali kao oni koji ste podržavali Milana Bandića 2009. godine za gradonačelnika, pa to trajalo negdje skriveno bilo i pojavilo se nakon par godina i hop 2018. ovrha, 10 miliona kuna, presuda. Što ste vi to radili? Zašto ste skrivali račun? To vas ne muči, 10 miliona kuna hop, a ministri Holi, Komadina, Ostojić, Linić njega ste izbacili sa jednim glasom više od oni koji su bili da ostane. Pa onda drugi Ostojić, pa Jovanović, pa svi redom, pa zbog čega su oni odlazili, zato što su bili dobri, bez afera. Hvala lijepo kolega Borić, uživam u vašim replikama, naime ovdje se ne radi o skrivanju troškova, nego o osporavanju troškova. Da i zato imate i postupak pred sudom i sud je presudio mi, odluke suda poštujem. Nije da nije nikom ništa mi ćemo platiti taj novac naravno, a hoće li HDZ platiti sve ono što je otuđio, sve ono što smo vidjeli kroz Fimi mediju, sve ono što smo vidjeli kroz druge afere. Hoće li platiti? Ne znam [[Upadica: Nemojmo iz klupa, molim vas.]] koliko se ja sjećam, koliko se ja sjećam niti kolegi Komadini, niti kolegi Ostojiću, niti ne znam koga ste više nabrajali nikad nije ništa dokazano. Nikad nisu pred sudom imali nikakav postupak i nikakva presuda nije donešena, a moja stranka pogotovo nije bila osuđena za korupciju kolega, korupciju. Ne, osporavanje računa nego korupciju. Kolega Hajduković, dobro ste primijetili, al očito je korupcija u nekim organizacijama kulturna baština, njeguje se jedno to kulturno nasljeđe, pa da sad ne nabrajam, nađu vam u porta paku jedne rezerve jedne banke ili vam tako se otkopa u zemlju … [[Govornik se ne razumije]] isto tako jedne rezerve banke ili vam u podrumu je prepariran čitav zološki vrt ili imate mali Luvr dole ili vam na vašoj parceli narastu 2-3 vile, vikendice. Inače ovo što je g. Borić rekao je jedan, ja ne znam, ne bi želio reć sad neku riječ da ga ne uvrijedim, pa da mi ponovo predsjedavajući izrekne opomenu, zadržat ću se samo toga da je korupcija očito dio kulturnog nasljeđa u nekim organizacijama i bio sam u pravu, da g. Ćorić je upao u loše društvo. Da, sad bih i ja mogao reći nešto o … [[Govornik se ne razumije]] ali isto ovoga ću vjerojatno vrijeđati. Dobro društvo u nekim organizacijama jednostavno ne možete naći zbog duboko, duboko ukorijenjene korupcije, kao što vidimo evo iz dana u dan. I sad ja mogu za govornicom nabrajati, mogao bi nabrajati vjerojatno cijelu noć sve afere i sve ljude, visoke dužnosnike koji su presuđeni i tome neće stat, neće stat na tome, bojim se da će se nastaviti i dalje, al dok to se tako bude nastavilo i dok tako neke organizacije budu radile bojim se da neće biti dobro nikom u Hrvatskoj. Uvaženi kolega, vi ste 3 i po minute govorili samo o korupciji HDZ-a. Pa mislim to ste govorili 4. protekle godine i to vam ne pali. Dobro, to je na tragu ovog što je rekla vaša kolegica Ahmetović da mi uvijek govorimo da smo pobijedili na izborima. Ali mi smo dobili podršku naroda, a ne vi. Vi govorite da smo mi loše društvo, a vi osobno imate loše društvo. Razmišljajte vi o svom društvu, a ne o našem društvu. Brinite se vi o svojoj kući, a mi smo dobili potporu naroda, mi smo pobijedili na izborima, a ne vi i sad prije 2,5-3 mjeseca, a vi ste to, to za vas ne postoji. Imamo povredu Poslovnika, po čem je povrijeđen Poslovnik?

To sigurno nije nešto što određuje bilo kojeg čovjeka i molila bih da se takav govor više ovdje ne koristi. Pogledajte, kad vučete vraga za rep onda vrag izađe van, nažalost je to tako. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ovaj, je, je, naravno nije isto jer mislite da jedna strana si može nešto priuštit, a druga ne. Ja apeliram i na jednu i na drugu stranu i na sve strane da se držimo digniteta, ali ne možete, ne možete mislit da možete drugima vrijeđat, druge vrijeđati, drugima predbacivati, optuživati, a da vam oni neće vratiti. Hoće, možda čak i dvostruko, a to je loše, to nije dobro. Mi nismo, mi nismo ovdje zbog toga, mi smo ovdje zato jer nas je, su nas građani ovdje poslali da pokušamo raditi najbolje za njih, a ne zato da se prepucavamo. Ja apeliram ponovo na sve, doslovno na sve, ljeve, desne, srednje, gornje, doljnje, bilo kakve da malo snizimo ton i da držimo do dostojanstva svi. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Nemojmo dobacivati iz klupe. Šta je sad povrijeđeno u Poslovniku kolegice? Čin nasilja je nad drugim čovjekom, nad hrvatskim proračunom, nad zakonom i kad nekog ovdje prozivate za takvo nasilje nad zakonom onda radite u interesu RH i u skladu s Poslovnikom na koji smo prisegnuli i na zakon i na ustav. A kada nekog etiketirate kao žrtvu nasilja onda je to protivno onome na što smo prisegnuli jer onda ne čuvamo ljudska prava ni privatna prava neke osobe, evo molim vas uvažite to. Prvo ste premašili vrijeme, pa ste već zbog zaslužili opomenu, a drugo ja vam ponovo kažem, molim vas nemojte zlorabiti instituciju povrede Poslovnika, molim vas. Pa očito što je dozvoljeno Jupiteru nije volu, jel tako?

Slijedeće pojedinačne rasprave poštovane zastupnice Ružice Vukovac, izvolite.

Iako je ministar Ćorić djelovao unutar zakonodavnih i institucionalnih okvira koji su u većoj mjeri bili definirani prije njegova mandata postavlja se pitanje da li je i na koji način unaprijedio naftno plinski sektor i koje je rezultate u konačnici polučio? Treba imati u vidu da slika naftno plinskog sektora za vrijeme mandata ministra Ćorića u najvećoj mjeri odražava rezultate INA d.d. budući više od 90% ukupne INA-ine proizvodnje ugljikovodika dolazi iz RH tako da se ta dva pitanja ne mogu gledati odvojeno. Ako gledamo ključne naturalne pokazatelje tj. proizvodnju nafte i plina u Hrvatskoj što je jednako INA-inoj proizvodnji svjedočimo izrazitom padu, dakle od 2017. do 2020. govorimo o vremenu mandata ministra Ćorića, dakle od 35,2 tisuće barela ugljikovodičnih ekvivalenata na dan do današnjih otprilike 26,5 tisuća barela na dan. Postavlja se pitanje što se aktivno poduzimalo da do ovoga ne dođe. Gdje je plan B za INU? S druge strane na administrativnoj razini što se tiče upravljanja ovim sektorom cvjetaju nam ruže. Tako je Agencija za ugljikovodike na svojim mrežnim stranicama objavljuje, Istraživanja i eksploatacija donose brojne koristi, otvaraju nova radna mjesta i omogućuju održivi razvoj domaće industrije, ekipirani smo kao naftna velesila, uz napomenu da od osnivanje Agencije za ugljikovodike u periodu od gotovo 7 godina niti jedan barel nafte nije potekao kao rezultat njihova napora, niti će se to po svoj prilici uskoro dogoditi. U tom kontekstu krimen gospodina Ćorića je nereagiranje na probleme sektora pa i INE u konačnici, ustrajavanje na pretjeranoj administriranosti gdje najveću korist ima agencija i vrlo nepovoljnoj dinamici razvoja naftno plinskih projekata. Ukoliko se želi na primjeren način izvesti tranzicija prema niskougljičnoj energetskoj politici koja će se bazirati na obnovljivim izvorima trebalo bi razraditi optimalni plan i dinamiku za naftno plinski sektor i iskorištavanje ono malo preostalih rezervi poglavito u Panonskom bazenu. Plan koji se neće temeljiti na nerealno procijenjenim preostalim rezervama i bajkovitim obećanjima o milijardama zarade za državni proračun od ugljikovodika. Pored toga slično kao i kod segmenta obnovljivih izvora ministarstvo i Agencija za ugljikovodike promoviraju priče o zapošljavanju domaće industrije i servisa dok u stvarnosti takva industrija zajedno sa INOM propada. Tvrtke kćeri INE danas su na koljenima, a to nam je amenovano od države i njenih predstavnika u upravi INE i teško da će moći pružati svoje usluge naftnim kompanijama, novim koncesionarima za istraživanje i proizvodnju. Koja je to onda ostala industrija? Pa znanstvene institucije koje će se novim procvatom naftne industrije profitirati kao što nam to tvrdi agencija. Iz potonjeg se također i vidi poveznica situacije u čitavom sektoru sa situacijom u INI. Ministar Ćorić kao jedna od odgovornih osoba u odnosu na ne mali vlasnički udio države u INI tamo postavlja novu upravu za koju do sada nismo vidjeli, a teško da ćemo i vidjeti kako odgovara veoma ozbiljnim problemima INE u segmentu istraživanja i proizvodnje. Zar netko zaista misli da će INA svoju katastrofalnu poziciju s proizvodnjom i rezervama ugljikovodika koje čine kapitalnu vrijednost kompanije popraviti istraživanjem Dinarida. Istraživanje kojeg je gospodin Ćorić upravno zagovarao, na čemu je bio aktivno angažiran i fikciju kojeg je u konačnici u INI i uspio izlobirati. Dakle, pravo istraživanja Dinarida nema, niti će ga biti. Stvarni cilj je uplata naknade za istraživanje od koje će se za istražni period dakle 3 godine plus 2 godine država uprihoditi otprilike 10 miliona kuna uz naravno prešutni pristanak na mađarske interese. Po istom obrascu država je pristala na zatvaranje rafinerije u Sisku, otpremu domaće nafte u Mađarsku, odgodu obnove rafinerije u Rijeci, na neulaganja u istražne koncesije u inozemstvu, dakle zadnja značajna koncesija na kojoj je INA bila operator je Sirija koja je potpisana 1998. godine. Za uzvrat država se zadovoljava mađarskim zakupom dijela kapaciteta neprofitabilnog LNG-a ustupanjem ministarstvu zgrade bivšeg Naftaplina u Šubićevoj i sličnim mrvicama u odnosu na ono što daje.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine zasada ministre, kolegice i kolege, ja ću se okrenuti i govoriti o ajmo to tako reći jednoj od posljedica cijele ove priče kako je to gospodin premijer spomenuo naše tri točkice nisu točkice, to su točketine, to su kamenčine, no ona treća govori o famoznom klubu u Slovenskoj. Kada je krenula ta afera, krenuli su curiti podaci, tko je tamo bio, što su oni to točno tamo radili, kakav je i zašto je tamo brojač novca, nije me briga. Govorit ću o osobnoj situaciji da se jednoga jutra na jednome portalu vrlo čitanom u Hrvatskoj pojavio tekst otprilike slijedećeg sadržaja, možete li tek zamisliti koliko je ljudima u klubu u Slovenskoj bilo zabavno kada ih je zabavljao komedijaš i zabavljač Davor Dretar Drele kao su prstiju masnih od hamburgera dogovarali njegov ulazak u sabor jer gle čuda, nakon nekoliko dolazaka u klub u Slovensku 9 Davor Dretar postao je saborski zastupnik. Oprostite što sam se nasmijao ovo o čemu ja pričam trenutno je i predmet sudske tužbe naravno o kojoj će očigledno nadležni sud na vrijeme reći svoje, ali još jednom ponavljam nikad u životu nisam bio u klubu u Slovenskoj 9 što nije niti neka sramota, niti neka privilegija, nego želim samo govoriti o činjenici kako su vladajući na tren kada je ta priča krenula, krenuli razblažavati priču i svima je jasno da se mora razblažiti jel nije baš zgodno kada su neki od ljudi na najvišim pozicijama u Hrvatskoj ulovljeni u nekom sumnjivom prostoru i javnost opravdano pretpostavlja na najgori mogući način što su oni tamo radili. Objava koja je predmet trenutne sudske tužbe izašla je na portalu 24 sata u subotu u 6 sati i 58 minuta ujutro. Prošao sam u životu kao profesionalac nekoliko novinskih redakcija i jako dobro znam da u subotu u 6 sati i 58 minuta u novinskoj redakciji nema nikoga, pa čak niti u redakcijama tzv. internet odnosno copy paste portala. Radi se očigledno dakle o naručenoj objavi koju je netko složio dan, večer ili nebitno koliko sati prije ne bi li se naravno razblažila činjenica da su u klubu bile osobe xy, eto neki kažu da je navodno tamo bio i trenutni ministar. Utopiti što je moguće više ljudi i gurnuti ih u stvarnost kluba u Slovenskoj da se kaže, pa Bože dragi pa tamo su bili svi, narančasti, zeleni, plavi, žuti, crveni, lijevi, desni, svakojaki i ovakvi. No, činjenica je, ja tamo nažalost ili na sreću prije bih rekao, nikada bio nisam. Čak sam dobio informaciju da sam jednom trebao biti tamo pozvan, ali su ljudi koji su tamo sjedili rekli nemoj njega zvat, nemoj njega zvati molim te, opasan je momak. Dragi moj kerberu, imat ćeš vremena govoriti, polako. Smatram da je u današnjoj raspravi o izglasavanju ili ne izglasavanju povjerenja trenutnom ministru rečeno dovoljno što se tiče profesionalnih, emotivnih i ostalih riječi. Reći ću vam samo da eto u cijeloj toj priči postoje neki ljudi koji su poraženi ili poniženi i na osobnoj razini i da to nije u redu. I apeliram ovoga trenutka jer poznajem mnoge od vas, bilo vas je danas ovdje 76-ero, mnoge od vas poznajem, poslovno, sretali smo se posvuda i ne mogu vjerovati da kada dođe trenutak da glasujemo o povjerenju ministru stvarno nećete ove večeri otići kući i stvarno razmisliti o svemu onome što smo danas ovdje pričali. Da li je stvarno moguće da ćete bespogovorno i bez ijednog trenutka razmišljanja slijediti, ne znam kako se to zove, diktat, unutrašnju svijest, viši ego, nisam siguran, ima nekoliko filozofskih stvari pomoću kojih bi to mogli objasniti, razmislite i shvatite da se ovdje možda trenutno razgovara o povjerenju jednom čovjeku, ali da se načelno ovdje razgovara o povjerenju jednom sustavu i jednom načinu upravljanja i jednoj budućnosti zemlje u kojoj živimo. Hvala lijepa svima koji su me slušali.

Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo nas opet, ista tema, ministar Ćorić. Prije 10-tak dana raspravljali smo o interpelaciji Krš-Pađene, na neki način se ta rasprava danas nastavlja. Ja ću se držati činjenica kao što to uvijek nastojim činiti, nekad mi to uspije više nekad manje, ali pokušavam uvijek argumentirano i činjenično se osvrnuti na svaku temu o kojoj raspravljamo. Tada smo prije 10-tak dana čuli od samog ministra da on nije stručnjak za zaštitu okoliša, da on nije stručnjak ni za zaštitu prirode jer to jesu slične, ali nisu iste stvari. I nije to nikakav grijeh i po meni nije to ni smetnja da se posao obavi kvalitetno i dobro. Postoje u svakom našem ministarstvu stručne službe, ljudi koji su stručni, kvalificirani za ta područja i što je onda problem? Problem je što ministar ipak ne sluša te ljude kada donosi odluke, kada potpisuje dokumente i onda su te odluke malo sporadične i sporne kada je u pitanju zaštita prirode i zaštita okoliša. Štetne su i ne samo da protestira javnost nego dobivamo packe iz EU. Naime, nažalost sporno rješenje vezano za Krš-Pađene nije izuzetak. Kod ministra Ćorića to nije nekakav izolirani slučaj, to se ponavlja i kad jednom pogriješite onda to može biti stvarno propust, desi se svima, ali kada ponovite grešku onda se to pretvara u obrazac i u pravilo djelovanja. Naime, ministar Ćorić je kao ministar Ministarstva zaštita okoliša i energetike donio rješenje da se i za vjetroelektranu Vrataruša II isto tako nije potrebno provesti postupak procijene utjecaja na okoliš i ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Visoki upravni sud je u srpnju ove godine poništio rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da za vjetroelektranu Vrataruša II snage 24 MW koja se planira pokraj grada Senja nije potrebno provesti postupak procijene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Vrataruša II se planira graditi pored Senja, mogla bi imati vrlo poguban utjecaj na bjeloglave supove i sure orlove, a to su strogo zaštićene ptice grabljivice, vrlo rijetke grabljivice. Nažalost, ministru Ćoriću to baš i nije bitno i ispada da ga zaštita prirode previše ne zanima, kao ni ugrožene vrste. Radi se protivno Direktivi o očuvanju divljih ptica i Direktivi o staništima. Podsjećam da je slično bilo i kod Krš-Pađene i tamo je rečeno jel i poništeno ono rješenje da se ne treba radit nova procjena utjecaja na okoliš i glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu mada su značajno izmijenjeni projekti i parametri projekta Krš-Pađane koji su omogućili inače investitoru da mu cijela investicija bude značajno niža. Europska komisija je 14. svibnja priopćila odluku kojom od Hrvatske traži da poboljša svoju primjenu Direktive o staništima, što se tiče procijene utjecaja projekata vjertroelektrana na područja ekološke mreže EU Natura 2000 jer kroz Naturu 2000 se provode Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Znači, prema Direktivi o staništima projekti koji bi mogli imati značajan utjecaj na područja ekološke mreže, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s drugim planovima ili projektima mogu se odobriti tek nakon što se utvrdi da neće negativno utjecati na to području.

raspravu, a ta će biti poštovane zastupnice Sabine Glasovac, izvolite.

Moram priznat da je ovo jedna od najneobičnijih rasprava kada govorimo o prijedlozima za pokretanje pitanja povjerenja bilo kojem od ministara, a kojih u prethodnih 4-5.g. u HS nije nedostajalo. Zašto? Zato što u ime obrane, nazovimo to tako, premijer kao ključna osoba koja bira ministre i tu se ne može zapravo lišiti odgovornosti jer su svi ti ministri i onih 15 koje je otišlo iz vlade u prethodne 4.g. od čega 10 čak u, zbog ozbiljnih sumnji u korupciji su bili njegov osobni izbor. Međutim, danas smo vidjeli da prilikom te obrane ni na jedno, kako on kaže, 4 slabašne točke tzv. optužnice za što bi se trebalo izglasati nepovjerenje ministru Ćoriću nije dao niti jedan protuargument, niti jedan odgovor. Na pitanje zašto je g. ministar Tomislav Ćorić donio rješenje u kojem jednu tvrtku oslobađa obveze izrade procijene utjecaja na ekološku mrežu unatoč opaskama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i resorne uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, premijer odgovara ministar Ćorić je dobar čovjek, a to mi ovdje ne propitujemo je li on dobar čovjek ili on nije dobar čovjek. Mi kažemo da je on loš ministar i da smatramo, izražavamo ozbiljnu sumnju u to da radi protivno interesu RH. Ne dobivamo odgovor, šutnja, samo dobar je čovjek i uživa moje povjerenje. Na drugo pitanje je li zbog poništenja rješenje kojega je donio prethodnik ministra Ćorića omogućeno jednom investitoru odnosno jednoj tvrtki da do kraja 2017.g. ispuni smanjene uvjete i zadrži status povlaštenog proizvođača električne energije, što je rezultiralo da za MW struje dobiva 94 EUR-a umjesto dosadašnjih 43 EUR-a odnosno dokupljivači plaćaju 118% skuplju električnu energiju u slijedećih 14.g., što ukupno iznosi 1,9 milijardi kuna, premijer ovdje ima ekspoze o crveno-crnoj koaliciji. Zato što je 40 zastupnika i zastupnica potpisalo ovaj zahtjev na koji imaju potpuno pravo. On govori o crveno-crnoj koaliciji koja je srušila Kolindu Grabar Kitarović, a sada valjda ruši njegovu vladu. Pa samo istine radi, Kolindu Grabar Kitarović nitko nije morao rušiti, rušila se ona 5.g. sama i to vrlo uspješno na sramotu brojnih hrvatskih građana i ta, to je rušenje, tom rušenju su svjedočili i građani i čelnici i zemalja izvan granica RH, a ta optužba crveno-crne koalicije da ruši ovu vladu je jednaka onoj koju stalno mantra premijer Plenković da nitko njegovoj vladi neće lijepiti etiketu korupcije, pa mu mi stalno moramo govoriti, gledajte, ali nismo mi parkirali, znate onaj Mercedes gđi. Žalac u, ovaj u njeno dvorište, znate nismo mi ispunjavali onu nepotpunu imovinsku karticu vašem ministru Kuščeviću, znate nismo mi ti koji produciraju afere u vašoj vladi, to su vaši ministri. Jedini tko lijepi etiketu korupcije vašoj vladi su vaši ministri, a pod vašim pokroviteljstvom jer eto vi ih branite uvijek na isti način, oni su dobri ljudi i imaju moje povjerenje dok pritisak javnosti ne zakuca dovoljno blizu njegovim vratima i potencijalno našteti njegovom brižno čuvanom i uzgajanom ugledu finog dečka iz Bruxellesa koji je nažalost poprimio hrvatske HDZ-ove manire gdje je princip isti, a sve ostalo su nijanse. Na treće pitanje postaje li njemu nešto možda čudno ili sporno u natječaju za kod imenovanja za ravnateljicu NP Krka Nele Slavice on kaže, pa gledajte ta opozicija, taj SDP, pa oni nisu imali hrabrosti potpisati Istambulsku konvenciju, ja sam je potpisao odnosno ratificirao i dobio sam zbog toga pljesak. Da, mi smo potpisali, vi ste ratificirali i bilo bi licemjerno da SDP u tom trenutku nije podržao Vladu RH u nastojanjima da zaštitimo žene koje su žrtve nasilja i žene žrtve nasilja u, u obitelji. Nismo imali nehrabrosti nego financijskih sredstva da preuzmemo financijske obveze koje za sobom nosi ratifikacija Istambulske konvencije, a ne daj Bože da ikad imamo hrabrosti da neki naš ministar kaže, koji bi trebao štititi između ostalog i žene žrtve nasilja, da kaže na nasilje je eklatantno koje se događa, tako vam je to u braku.

Poštovana kolegice, rekli ste 4 točke optužnice, ja bih vas ispravila jer u stvari su 3, ova 4. koju spominjete se odnosi samo na konstatiranje da je g. Tomislav Ćorić imenovan za ministra, a 3 koje spominjete nije dokazano, barem u ovom uratku da je radio protivno interesu RH jer evo kao što vidite i kao što ste čuli a to smo dokazali kod interpelacije rješenje koje je ministar potpisao vezano za Krš-Pađene potvrđeno i na upravno sudu i na visokom upravnom sudu, što znači da nije ono što je on donio bilo protivno interesu RH, već ja mislim da je u stvari time zaštitio interes RH da nam ne bi prijetila tužba i visoka odšteta od investitora.

Rade li kada govorimo o energetskoj politici, prije svega o slučaju o kojem smo imali prilike večeras i danas tijekom dana puno čuti, a to je INA i MOL, ministar Ćorić za interese Hrvatske ili više za interese Mađarske? Pod kojim uvjetima se gasila i zašto se gasila Rafinerija Sisak i pod kojim uvjetima izvozimo hrvatsku naftu na preradu u, u Mađarsku? Žao mi je što to nisam spomenula. A kad govorimo o optužbama, optužnicama itd., ja ću vas samo podsjetiti da je ovdje u ovom HS jednom u povijesti skinut imunitet jednom zastupniku zbog verbalnog tzv. delikta g. Jovanoviću kada je HDZ nazvao zločinačkom organizacijom, teške riječi, složit ćemo se, teške.

Kaže on, a kakva karta? E tako vam premijer brani ministra. Meni se čini da mi drumom, a premijer šumom jer on, kao što ste sami rekli, jedina konstatacija koju smo čuli u ministrovu obranu je da je on dobar čovjek. To može biti, kažem ne želim uopće ulaziti u takve osobne kvalifikacije, ali to ne može biti jedini argument koji vam iznosi predsjednik vlade kada brani ministra u svojoj vladi, ministra za kojeg se kao afere da se ljepe. Dakle, po meni to je nepoštivanje parlamenta, nepoštivanje nas zastupnika, onih 40 koji su tu interpelaciju potpisali i na kraju izvrgavanje ruglu Ma znate šta kolega Hajdukoviću, kad čovjek malo bolje razmisli možda je i bolje da što manje kaže, pa onda ne mora se posipati pepelom jer ovdje u nekim slučajevima je vrlo zdušno branio neke ministre kada smo mi propitivali odgovornost ministra Kujundžića, kada smo isto tako inzistirali na opozivu ministrice Žalac, ministra Tolušića, g. Goran Marić je doduše preduhitrio, pa je sam podnio ostavku, pa gđe. Dalić, pa g. Kuščevića, onda je on njih branio, neke s većim, neke s manjim žarom, ali do zadnjega, ali nije on čuvao njih, on je čuvao sliku svoju u medijima i svoju percepciju u medijima.

Kolegice, vi ste rekli da je ministar svojim potpisom iz 2017.g. napravio štetu i omogućio subvencioniranu energiju. Mislite vi da ministar nije to potpisa, je li investitor imao pravo gradit po vašoj odluci iz 2013. to isto i bi li onda država bila oštećena i ne uvažavate ovu odluku i upravnog suda i visokog upravnog suda?

Kolegice Glasovac, u vašem izlaganju kad ste nabrajali tko sve ljepi etiketu korupcije ovoj stranci, preskočili ste nabrojat hrvatske sudove, mislim da to nije zanemarivo, više nego jedan put hrvatski sudovi su im zalijepili etiketu korupcije.

To ih ne, ovaj dali su materijala nažalost i to nije nešto o čemu, nad čime treba likovati, zapravo jer to je jedna tužna epizoda u povijesti jedne velike hrvatske stranke, vjerujem da puno i njenih članova i simpatizera ne osjeća susramlje nego žalost zapravo zbog toga. Ali to nije priča koja se tiče samo te velike hrvatske stranke, to je epizoda koja je obilježila i jedan dio hrvatske povijesti, gdje netko iz svijeta, iz Europe gleda u nas i kaže, pa gledajte ovo su ljudi gdje je sud dokazao da su, umjesto da su radili za svoje ljude oni su te iste ljude potkradali da bi trpali njihov novac u neke parcijalne, privatne, stranačke, usko stranačke, klijentelističke džepove.

Naime, mislim da svi mi tu trebamo u prvi plan staviti nacionalni park i način i kvalitetu rukovođenja tim parkom otkada je ravnateljica gđa. Nela Slavica. Ona je imenovana 7. veljače 2019.g. i već u prvoj godini mandata ostvarilo se gotovo 30 milijuna više prihoda nego prethodne godine što su najbolji financijski rezultati ikad u povijesti parka. Porastao je prihod koji se odnosi na broj prodanih ulaznica, istodobno su se i povukla značajno više sredstava iz europskih fondova. U 2020.g. znamo kakva je bila turistička sezona, NP Krka postaje najposjećeniji park u turističkoj sezoni, čak posjećeniji od uvijek najbrojnijeg NP Plitvička jezera i koji ima tradiciju 70.g., a ovaj svega 35.g. Naime, netočno je da je upravni sud, da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije poštovalo presudu Upravnog suda u Splitu jer je ta presuda samo vratila postupak na ponovno odlučivanje i to iz razloga jer provedba testiranja mora biti sadržana u javno objavljenom tekstu predmetnog i javnog natječaja kako se navodi. Međutim s obzirom da se sve ova stavlja ministru Ćoriću na teret treba reći da Ministarstvo zaštite okoliša nije moglo utjecati na sadržaj javnog natječaja jer ono niti ne raspisuje natječaj. Kad se govori o stranačkoj pripadnosti isto tako naglasila bi uvijek se govori kako je Nela Slavica članica HDZ-a, od 5 kandidata 4 kandidatkinje su sve, uključujući i gđu. Ljiljanu Zmijanović članice HDZ-a i Ljiljana Zmijanović je u tom trenu bila naša članica, nakon toga je pristupila MOST-u, sad Domovinskom pokretu itd., al da ne bi bilo zabune da je zbog toga Ljiljana Zmijanović bila, nije, nije preferirana kao izabrana kandidatkinja. Treba reći da nije bilo povrede Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, niti prava prednosti zapošljavanja pod jednakim uvjetima jer kao što se može vidjeti iz izvješća o provedenom javnom natječaju da je Nela Slavica dobila najveći broj bodova 10, treća rangirana je bila gđa. Ljiljana Zmijanović s time da su drugo rangirana bila dva kandidata, što znači da je ukupno troje kandidata imala, imalo veći broj bodova nego što je to imala gđa. Zmijanović. Nela Slavica je kandidatkinja koja posjeduje više od 15.g. rukovodećeg radnog iskustva, specijalista je za zaštitu okoliša i ima zvanje voditelja izrade i provedbe projekta financiranih iz EU. U razgovoru je pokazala jasnu daljnju viziju, jako je dobro upoznata sa projektima parka, imala je pozitivan stav prema dosadašnjem ravnatelju, kako se navodi i kao što se vidi njezini rezultati pokazuju njene sposobnosti. Isto tako dosta se poziva na Zakon o braniteljima i Zakon o radu. Međutim, treba reći da se tu ne radi o klasičnom zapošljavanju prema Zakonu o radu nego se radi o izboru za mandatno obavljene određene upravljačke dužnosti od interesa za RH. Znači, propisana je prednost pri zapošljavanju samo na radna mjesta službenika i namještenika koji se zapošljavaju temeljem javnog natječaja dok dužnosničke funkcije i mandati upravljačke naravi nisu propisani kao kategorije kojim je zajamčena prednost za, pri zapošljavanju. Kolega Grbin je na moju repliku o političkom kadroviranju za vrijeme kukuriku koalicije rekao da svi oni kadrovi koji su s njima došli da su s njima i otišli. Ja bi rekla primjer upravo nacionalnog parka gdje je SDP mijenjao statute i Ugovore o radu da se ravnateljima osiguraju radna mjesta nakon prestanka mandata unutar ustanove. Tako je tadašnji ravnatelj g. Tonči Restović, predsjednik šibenskog SDP-a osigurao g. Krešimiru Šakiću također istaknutom SDP-ovu radno mjesto i danas naravno radi u nacionalnom parku. Imamo nekoliko replika, pa će bit prilike i u njima za reći. Prva je poštovane zastupnice Perić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, kada čitamo ove točke optužnice, idemo to reći odnosno prijedlog pokretanja povjerenja ministru onda je prva točka proizašla iz toga što je upravo ova saborska većina prenamijenila odnosno izmijenila na prijedlog vlade samo ministarstvo i g. Ćorić je postao ministar umjesto ministra zaštite okoliše i energetike ministar gospodarstva i održivog razvoja i to se stavlja kao na teret upravo ministru. To što smo mi većina koja je izglasala povjerenje upravo zato što taj ministar ima kompetencije da može obnašati različite dužnosti u Vladi RH. Pa kolegice Perić, sve ove optužbe kako ste ih nazvali su smiješne i zato ne da možemo ih odbiti nego i u petak svojim glasovanjem ćemo pokazati kolko je bilo uopće bespredmetno danas popodne pričati o svim ovim njihovim navodima jer smo u svim, o svim ovim točkama argumentirano dokazali i pokazali kako ministar Ćorić nema sa jako puno ovih nikakve veze, a ponajmanje da je kriv zbog čega mu treba izglasati nepovjerenje.

Kada je zaposlen bratić premijera tadašnjeg Zorana Milanovića koji je prodavao keramičke pločice, izišao iz penzije dok je radio u JNA, pa je nakon toga otišao '91. u penziju, kada je izabran za rukovoditelja odsjeka za tehničke poslove tada to nije bilo sporno. Dakle, ovaj, ovo traženje opoziva je samo jedno obično licemjerstvo i politikanstvo koje dolazi od oporbe i koje mi naravno nećemo podržati. Žalosno je da mi zaista nismo imali raspoloživih kadrova, nego smo morali dići čovjeka koji je 23 godine u mirovini da bi postao tehnički direktor Nacionalnog parka Krka. Nakon toga imamo ponovno za zahvalnost 2016. imamo natpise: „Milanovićev bratić osumnjičen da je iz Nacionalnog parka Krka izvukao 43 tisuće kuna“ To je ovako veliko poštovanje prema Nacionalnom parku i velika briga SDP-ove Kukuriku koalicije i Vlade. Kolegice je li točna informacija, to je nisam čuo da je gospođa Ahmetović kada je nabrajala sve rođake da je nabrojala gospodina Poljaka, pa je li to točno da je gospodin Poljak bratić od gospodina Milanovića tadašnjeg predsjednika Vlade i predsjednika SDP-a? Hvala lijepo. Kolega Sanader da, Boško Poljak najbliži bratić premijera Zorana Milanovića zaposlen je u Nacionalnom parku Krka na mjestu rukovoditelja Odsjeka za tehničke poslove i održavanje nakon što je posljednjih 23 godine proveo u mirovini 2014. objavljeno, a kao što sam rekao 2016. je već bila istraga i osumnjičen je da je izvukao 43 tisuće kuna iz istog tog parka. Poštovana kolegice Branka, ako se ne varam vi ste rekli da ministar Ćorić odnosno njegovo ministarstvo kojemu je on na čelu nije imalo nikakvog utjecaja prilikom izbora ravnateljice Nacionalnog parka Krka.

Pa sad, možda da su drugi kandidati znali

Dosta dugo ste u Saboru. Kolegice Glasovac, Ministarstvo zaštite okoliša rekla sam nije moglo utjecati na sadržaj javnog natječaja jer ga ministarstvo niti ne raspisuje. Međutim, Izvješće o provedenom javnom natječaju koje je sastavilo Povjerenstvo u sastavu Anja Bagarić, predsjednica, Igor … [[ne razumije se]] Igor Vuković kao članovi oni su dostavili izvješće ministru na potpis. U tom Izvješću se točno vidi da najveći broj bodova ima gospođa Nela Slavica i kao što sam rekla treće rangirana je bila Ljiljana Zmijanović. Između njih je još bilo dvoje. Poštovana kolegice, drago mi je da ste naveli sve pozitivne rezultate koji jesu u Nacionalnom parku Krka za vrijeme novoimenovane i ovdje sporne ravnateljice. Ja bih samo htjela još jednom istaknuti. Ovdje se cijelo vrijeme dovodi u pitanje to imenovanje iz razloga što je kandidatkinja bila i jedna hrvatska braniteljica. Ja samo ne želim da se time manipulira, jer ni hrvatski branitelji ne žele da se takvim stvarima manipulira. Svi koji sudjeluju u postupku isto tako imaju pravo žaliti se ako se izabere branitelja iako nije bio u jednakom položaju sa svim ostalim kandidatima. Znači svi u postupku imaju pravo žalbe, a onaj koji vodi postupak mora o tome voditi računa da postupi sukladno zakonu i ovdje je upravo tako postupano. Isto tako želim reći da ministar nije donosio odluku sam.

Hvala lijepo kolegice Jelkovac što ste ovako elaborirali kakva su prava hrvatskih branitelja i svi mi imamo veliko i dužno poštovanje koje hrvatski branitelji i zaslužuju. Međutim, hrvatski branitelj ima prednost pri zapošljavanju pri jednakim uvjetima. Tu se ne radi o zapošljavanju, nego naime o imenovanju na mandat i ne radi se o jednakim uvjetima, nego kao što sam već u više navrata rekla gospođa Nela Slavica je imala daleko veći broj bodova i pokazala je daleko veće i kvalitetnije vještine a to pokazuju i rezultati koje imamo sada u Nacionalnom parku.

Dopustite da se samo kratko osvrnem prije svega na natječaj za izbor ravnatelja u Nacionalnom parku Krka. Ono što bih želio istaknuti je da je ovdje došlo do manipulacije prije svega u kontekstu provedbe tog natječaja. Dakle, natječaj kao takav raspisuje sam Nacionalni park Krka. U ovom konkretnom slučaju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kreiralo je tročlano Povjerenstvo u sastavu koji je poštovana zastupnica Juričev Martinčev već navela i to Povjerenstvo je temeljem tri kriterija, 1. je bio radno iskustvo, 2.je bio pisani program rada kandidata i 3. dojam koji je ostavljen na razgovoru procijenilo da je poštovana kolegica Nela Slavica stekla najviše bodova i samim time ocijenjena je kao pogodan kandidat za izbor za ravnatelja odnosno ravnateljicu Nacionalnog parka Krka. Još ću jednom ću istaknut činjenicu da bi prava u ovom konkretnom slučaju gđe. Zmijanović bila dovedena u pitanje da je gđa. Zmijanović u okviru ovih kriterija imala isti broj bodova kao i gđa. Slavica.

Hvala predsjedavajući, poštovani ministre. Ako zaobiđemo današnju raspravu koja je po meni skrenula sa onog što je u biti njen meritum, možda je to premijer htio, možda nije, možda su kolege zastupnici koji su sudjelovali u raspravi se upecali na bačenu udicu, pa je onda sve to nekako zračilo i odisalo nervozom. Ja bih vas pitao dva pitanja vrlo jednostavna. Dakle, ne bih htio da me shvatiti niti ironično, niti provokativno, niti bilo kako. Dakle, zanima me, po vašem mišljenju što vi mislite koji su razlozi zbog kojih se vama ovoliki broj afera stavlja na teret? I druga stvar, kako tumačite činjenicu primjerice da je Josipa Rimac nešto radila, a da je to vama kao osobi iznad promaknulo?

Dakle, ako vi držite da je afera to da sam imenovao ravnatelja, a saborska oporba koje ste i vi dio to problematizira na potpuno krivim pretpostavkama onda je to afera. Možemo ići redom jel, dakle ja apsolutno stojim ovdje pred vama uvjeren u to da posao koji radim radim na korektan način. Što se tiče djelovanja drugih dionika u bilo kojem procesu, a u konkretnom slučaju ste se referirali na gđu. Rimac koja nije bila dio mog ministarstva odnosno djelatnik u mom ministarstvu. Međutim, ja u ministarstvu u ovom trenutku, reći ću vam točno, imam 904 zaposlena djelatnika i dužnosnika, dakle nikako nitko ovdje nigdje nikada ne može znati ko što radi. To je jednostavno nemoguće.

Sada je podzastupnica Glasovac pustila snimku, ja pretpostavljam da ste na toj snimci vi nešto govorili i izjavljivali. Mene zanima ako vi znate o čemu se radi, gdje je to snimljeno, zašto je to snimljeno, da li se možda radi o nekakvom neovlaštenom snimanju jer ako je ovdje bio nekakav razgovor, govor ili rasprava u saboru zna se da se sve legalno snima i da mi možemo uvijek dobiti neke zapise? Doista ne znam odakle ta snimka, moguće da je snimljena od strane novinara prilikom jednog od mojih ulazaka u zgradu sabora ili na sjednicu vlade bilo gdje. Pretpostavljam da je riječ o dijelu nekog materijala i još jednom da, dakle dojam odnosno dojam na razgovoru pred povjerenstvom koje je bilo za izbor i jeste jedna od komponenti ukupne ocijene svakog od kandidata i to je to.

Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege. Rasprava. Koalicija rušitelja svega u HS sastavljena sudeći prema potpisima koje vidjeh smo u ovom uratku od krajnje ljevice koje predstavljaju potpis gđa. Benčić i Tomašević, pa onda SDP sa 20-tak zastupnika, pa Centar Orešković, Mrak, pa onda krajnja desnica gđa. Krišto, g. Sačić, pa onda MOST, glavni predstavnici Miro Bulj, g. Petrov, oni nastavljaju svoj jedini program koji možemo složiti u par riječi, rovarimo i podrivamo Vladu RH u svim segmentima, od interpelacija, zajedničkih izlazaka iz sabora, rušenja rebalansa, rušenja stožera, pokušaja da se sruši i proračun danas, naravno kao šlag na tortu i rušenja ministara. Kako kažu oni u najtežim uvjetima u kojima se nalazi RH istovremeno vas rušimo i tražimo da s nama razgovarate, pregovarate jer mi sve znamo, o svemu. Tako i ovaj uradak da je apsurd svakako je, da oporba očito ne zna drugačije i to je, da se radi o licemjerima očito je, da su to očito ljudi koji ne razumiju trenutak očito da jesu, da iznose laži, neistine u ovom uratku na čemu temelje optužnicu i to je istina, a sve stane u samo jednu riječ „rušimo“ sve što vidimo, što nam dođe na dnevni red. Pa kako oni to ruše? Danas ih se na proračunu skupilo 45, ima ih 75 u oporbi, 30 njih nije imalo, nije htjelo opće doć u sabor da digne ili ne digne ruku za taj proračun, uopće ih nije briga. Jučer cijeli dan plaču da nas nema da ih slušamo ovdje kad oni obrazlažu te velike stvari. Kome? Miru Bulju? Ili nekima koji danas glasaju protiv? Evo nema nikoga, 8 sati je, nema nikoga, građani to moraju znat. Gdje su nestali ovi iz SDP-a? Oni njih, oni su svi potpisali. Kad je pala optužnica? Na početku rasprave kad je gđa. Krišto rekla da u SDP-u očito stoluju lopovi i kriminalci. Tada sam vidio izraz gospodina Bauka, rekao je sam po sebi što mi je ovo trebalo, gospodin Grbin se pokupio i otišao. I tako je nastala ova situacija da nema nikoga. Oni su, oni ne mogu izdržati HDZ s ove strane i ovo što rade znaju da će ih doći 40-tak na glasovanje. Na koji način? Tako što vas lažno optužujemo, po svemu, po svim kriterijima uopće nije bitno po čemu. Pa šta su to napisali? Točka 2. CEMP, vjetroelektrane. Još uvijek nas uvjeravaju nakon što je pala interpelacija skupili 51 zastupnika za tu interpelaciju opet ih nije došlo 24, uopće ih nije interesiralo. Kad smo im dokazali da je bolje napraviti 48 vjetroagregata nego 71, da je to bolja zaštita prirode, da smo to naslijedili od MOST-a, od SDP-a tarife i da žele svaliti na ministra kojeg danas optužuju lažno ovdje i žele njegovu smjenu.

U krilo ljevice? Pa to oni moraju znati. Da oni svi zajedno izlaze ne trg i kažu evo mi sve želimo srušiti, a skupilo ih se 45. Pa što ćete vi srušiti sa 45? Morat ćete se potruditi gospodo. Točka 3. kaže ignoriramo sve žive presude, uzimamo samo one koje nam odgovaraju. Mi štitimo naše članove, mi ih želio zaštiti. I kažu pravilo Zakon o braniteljima pod jednakim uvjetima, naš član bi trebao biti taj. I gotovo. I nema drugih presuda osim njihovih. Kad kaže Grmoja ta ćelija istraživačka koja je sve istrage bacila u koš. I točka 4. kažu da je ministar bio u sukobu interesa? Pročitali u novinama i lažno na tome temelje nekakve svoje optužbe. Nisu ni otvorili stranice sukoba interesa ili pitali nekoga je li pokrenut postupak? Ništa. Mi sudimo, mi pišemo optužnice i mi ćemo vam presuditi. Nema toga.

Poštovani zastupniče Boriću vi ste ponekad svojevrsni kroničar Hrvatskog sabora, pa ću vas ja pitati za jedno pitanje koje je vezano za županiju iz koje vi potječete. Znate li vi tko je pronosio jednu drevnu izreku, pojavu treba osuditi, druga treba spasiti? Politički mentor nekih koji danas proglašavaju ministra Ćorića neću uopće spominjati pojmove koje oni koriste. Dakle, ove 3 točke male točke koje oni spominju su sve vezane na neki način i mogu biti analogne za primjer, ogledni primjer kako vlada SDP što ako se vratimo u razdoblje od 2011. do 2015., a što se tiče tog famoznog kluba koji žulja, ja mislim da najviše žulja nekoga koga oni jako, jako vole. Kolega Ćelić ne nađoše oni ni trenutka, ni momenta da svog vrhovnika, našeg vrhovnika uopće popitaju što si ti to tamo radio? Iako je čovjek rekao ja sam bio tamo kad je bilo karantena, sve zatvoreno, došao sam kako kaže Bulj izist što je bilo viška i naravno da to njima ne smeta. Zašto? Jer su ga zajedno ustoličili na to mjesto. Zašto bi ga rušili? Bolje da neka srušimo nekoga, evo recimo kolegu Ćorića, sad im on smeta. Uglavnom netko će im smetati jer su to njihove te politike. Bauljamo od dana do dana, rovarimo i podrivamo Vladu u svakom segmentu. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Borić, pa vi ste malo evo iskusniji od mene pa dajte mi recite imate iskustva sa ovakvim interpelacijama i opozivom ministara, pa ja nisam vidio bizarniju od ove. Kada smo ušli u sadržaj te 3 točke nije znao. Nije znao ništa o obnovljivim izvorima energije samo je tu ponavljao istu rečenicu.

Oni s koalicijskim partnerima svojim koji su imali tu po saboru, neka loša koalicija, ovaj nisu uopće, vidim da su nekoordinirani. I ono što ste rekli, nema ih. 40-tak potpisa, 50-tak njih je bilo na prošloj interpelaciji, ja ne vidim smisao ovoga, ali kako je završio gospodin Bernardić vidim da će i gospodin Grbin. Hvala lijepo, kolega Pavić, malo sam zbrajao i gledao tko šta danas radi poslijepodne, od 40 njih koji su potpisali samo 10 se uključilo u raspravu. 30 nije imalo potrebu niti da repliku digne. Očemo dalje govoriti što ta optužnica onda njima znači, a sve se raspalo u trenutku kad je gospođa Krišto rekla SDP-u da su oni lopovi. Ne i tada su se vidjele reakcije i oni koji nešto znaju i koji su iskusniji napustili su ovo bojište i ostavili nas ovdje da mi sada o tome pričamo. I naravno pokušat ću objasniti zašto nema INA MOL-a ovdje i zašto nema PPD-a. Pa zato jer su članovi Domovinskog pokreta bili povezani s tim PPD-om. I ne bi se potpisali na takav uradak da se to stavilo unutra, ali ćemo mi to raspravljati izvan toga i na taj način ćemo sebi biti važni.

Mi smo ovdje normalni hrvatski ljudi izabrani od hrvatskog naroda koji imamo svoje programe. Oni su u skladu s Ustavom. Borimo se za naše vrijednosti koje očito nisu i vaše i kada nas tako prozivate možemo reći da ćemo uvijek podržati ako su univerzalne kategorije borba protiv korupcije, borba protiv kriminala, zaštita interesa Republike Hrvatske uvijek ćemo biti zajedno kao što je i predsjednik Tuđman u ratu ujedinjavao sve što je za korist Hrvatske, tako ćemo i mi. Kolega Sačić ja stvarno ne znam što vi kao jedan častan general Hrvatske vojske radite u ovom hajmo reći stvarno društvu rušitelja. Vi ste bili general Hrvatske vojske, vojni policajac, specijalac, borili ste se za ovu državu da biste sada na neki način pokušavali je hajmo reći podrivati sa nekakvim aktivnostima koje se zovu uradak, uradak koji treba rušiti pojedine ljude i ministre. Vi istovremeno govorite da je ovo najveći trenutak u kojem treba zajedništvo. Pa na koji način da se to stvori? Na način mi ćemo vas rušiti, mi ćemo vam rušiti sve što trebamo donijeti i proračune, i rebalanse da bi normalno društvo funkcioniralo, a vi nas onda pozovite na razgovor pa ćemo se razgovarati kao što se danas razgovaramo na način da optužujete lažno, da pišete to lažno da niste uopće provjerili činjenicu, da navodite da je pokrenut postupak za sukob interesa. Nije pokrenut. Pa kako da to prihvatimo kao nešto što je dobronamjerno? Poštovani zastupnik Sačić je digao povredu Poslovnika. Što je povrijeđeno? da sam ja odnosno mi podrivači ovoga društva. Mi se borimo u okviru, znači to nije u skladu sa ovim Poslovnikom. Mi se borimo za svoja u interesu naših birača za svoja prava uvijek na korist hrvatskog naroda. To znate i sami ili bi mogli znati da nije povreda Poslovnika, pa vam dajem opomenu. Idemo dalje. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Vučemilović. A oprostite. Kolega Borić razlog zašto nekih zastupnika tu nema jer su bili pozvani na središnje vijesti na hrvatskim TV mrežama večernje info emisije jer gle čuda hrvatske građane zanima koji će ministar prvi pasti u ovoj Vladi, a neke druge je vaš potpredsjednik Sabora uspješno neargumentirano ali sustavno udaljio sa sjednice ili im oduzeo riječ. Vidim da se vašim tim propitivanjima pridružuje i vaš kolega Pavić, a njemu mogu samo reći da svaki put kad ga vidim podsjeti na onu pjesmu „Imaš dobar parfem“ Poštovani zastupnik Borić. Pa ne znam što bih trebao odgovoriti na ovakvu repliku kojom gospođa kaže da su svi lijevo, svi desno, krajnje desno, svi u centru po svim televizijama i da oni raspravljaju, a da mi ostali smo valjda ovdje i raspravljamo u Hrvatskom saboru, jer očito ništa nije važnije nego biti na televiziji i govoriti stalno jedan na jedan. Nije vama lako s nama, jer smo mi isto spremni da odgovorimo na svaku uvredu, na svaku laž argumentima. Ne izmišljamo mi kao i vi ove uratke. Vi kažete da je pokrenut postupak protiv gospodina Ćorića za sukob interesa. Zbog čega? Pa zašto lažete hrvatske građane i narod? Zato što ste to pročitali negdje u nekom mediju? Pa to nije dokaz toga. Zašto se niste konzultirali sa Povjerenstvom za sukob interesa do kojeg inače jako dobro držite? Molim svoga prezimenjaka, žao mi je da i nosimo isto prezime budući da govorite da lažemo. Ako vam se ne sviđaju informacije koje dobivamo u medijima, žalite se na medije. Ionako ih vi financirate i cenzurirate. Moram navesti zbog gospodina viteza 238. Da, to nije povreda Poslovnika. To znate da nije, pa vam izričem opomenu sa oduzimanjem riječi. To je teorijski naravno, jer ionako ne govorite više, ali neka se zabilježi. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Vučemilović. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Borić, vi ste u 5 minuta uspjeli sami sebe baciti u dilemu. Najprije ste rekli da je kolegica Vidović Krišto optužila SDP-e za korupciju, što se njima nije svidjelo pa su prevrtali očima.

Pa sada ne znam, odlučite se jesmo mi zajedno ili nismo. Jel' mi nešto zajedno rušimo ili smo mi protiv njih? Jer u 5 minuta vi ste uspjeli uistinu sami sebe ubaciti u kontradikciju, a glede PPD-a malo se raspitajte kojoj stranci je PPD-e posuđivao novac. Domovinskom pokretu nije. Hvala lijepo. Znači da je nastao nered u trenutku kada je gospođa Krišto uzela riječ i optužila SDP-e da su lopovi. Tada su gospoda reagirali i shvatili da u tom društvu kojeg vi činite toj koaliciji rušitelja jednostavno nema drugih elemenata koji vas mogu objediniti osim da nešto srušite. Ali i to je sad već bezuspješno. Razumijete? Znači počeli ste se cijelo popodne međusobno optuživati ovdje tko je koga za što krivio. I sada kada ste vidjeli da od toga nema ništa, sad evo svi smo mi dobri. Svi smo mi zajedno, hajmo mi lijepo se svi razgovarati itd. I tako ćemo na glasovanje doći nas 50-tak. Ministar će ostati ministar. Jedno saborsko poslijepodne koje je moglo biti i drugačije iskorišteno na žalost otišlo je. Ali eto, bit će još ovakvih uradaka, drago nam je da vi želite se razgovarati, ali budite barem onda odgovorni, ne pišite neistine ovdje u ovakve uratke da varate i narod i sebe. Kolega Boriću cijenim vaš pokušaj da bude novi HDZ-ov spin doktor, ali jedan je P.J. Mara i jedan je Ratko Maček. Kažete vi što vi sad tu imate pisati u drugoj točki tzv. optužnice, spominjati vjetroelektranu Krš-Pađene pa odbili smo vam interpelaciju prije nekoliko dana. Pa ja ne znam isto šta taj USKOK potrpao u istražni zatvor jedno 20-tak vaših dužnosnika što iz ministarstava što čelnika lokalnih uprava i samouprava, stvarno ne znam šta ti ljudi rade kad ste vi odbili interpelaciju i rekli da nema tu ništa sporno u projektu Krš-Pađene, a ponajmanje odgovornosti nekih HDZ-ovih dužnosnika. I drugo kad govorimo o ovoj točkici 3. o namještenim natječajima za šefove Nacionalnih parkova Krka. Pa ta jedna komisija u ministarstvu isto tako za šeficu Nacionalnog parka Paklenica je gledaj čuda, dva su bila kandidata, jedan kandidat i jedna kandidatkinja s istim brojem glasova, ali šta je presudilo, pa rođačke veze s premijerovom Plenkovićevom obitelji i izabrana kandidatkinja koja je rod.

Sjećate se kako ste prikupljali sve te članove SDP-a u svoje kabinete i držali ih tamo kažete 4 godine, a onda na kraju pokušali ih u toj državnoj službi i zadržati što više. Nažalost, tj. na vašu žalost Ustavni sud vas je preduhitrio, zabranio, porušio vam te vaše odluke koje su tobože bile zakonite. A dalje neću ni govorit, već sam rekao i kolegici Ahmetović. Pale su te pozlate vaše poštenja, morala, nepogrešivosti itd., ako imate greške priznajte ih, ali nemojte drugima opravdavati greške na vlastitom primjeru. Jer jednostavno to ne ide. I vi pokušavate nas uvjeriti da mi trebamo izglasati ovo što ste vi napisali. Neistinu. Pa niste ni provjerili da protiv čovjeka nije pokrenut postupak za sukob interesa. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Bulj.

Hvala lijepo, evo nakon Plenkovićeve pahuljice, našeg kolege uvaženoga Borića koji ponekada i kaže istinu kad se privari u ovom cijelom njegovom izlaganju nakon povijesnoga govora mislio sam i povući svoje izlaganje, međutim moram napomenuti nekoliko činjenica da ministar ugroze okoliša napravio je velike štete u Dalmaciji, u Splitsko-dalmatinskoj županiji po pitanju gospodarenja otpada jer nije poduzeo nikakve korake osim što je napravio jedan potez zajedno sa inspektoratom državnim koji je zatvorio odlagalište u Vrgorcu, ponavljam još jednom da bi 120 km se prevozio otpad autoputom, starim kamionima koji prikupljaju otpad, smeće ovaj stari po 20, 30 godina tako da ugrožavaju i promet i okoliš, stari dizelaši jedve šta, ovaj jedva šta lizu po putu. Tako da po tome pitanju gospodarenja otpadom apsolutno ništa nije napravljeno poglavito u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je poslato poslije toga prošle godine mogao vrgorački otpad ministre na sinjsko odlagalište u Mojanku, e sada je došlo kaže ne more na sinjsko odlagalište Mojanku tribamo i nju zatvoriti jer nije dostiglo određene standarde i slažem se da nije dostiglo određene standarde da su tribali postojati ovaj trebalo je odraditi određene stvari, trebalo je znači bavit se kao što je na otoku Krku gospodarenje otpadom na način gdje se razdvaja otpad, gdje su kompostane, gdje su reciklažna dvorišta, gdje se znači gospodari otpadom, gdje je otpad radna mjesta, a ne isključivo i samo smeće. Što se tiče Nacionalnog parka Krka još ću jednom ponoviti da su bodovanja i kriteriji bili temeljem razgovora to je jedini kriterij bio sa ministrom ili sa nekakvim timom koji je on imenovao i koji su temeljem razgovora ocjenjivali znači kandidate. To je bio kriterij, ako je to dobar kriterij kolegu Boriću onda ja ne znam što da kažem. Temeljem razgovora je netko dobio 10 ocjenu, netko 9, a Ljiljana Zmijanović koja je hrvatski branitelj i koja ima bolje reference što se tiče obrazovanja od gospođe Slavica jednostavno nije mogla proći. I sud Upravni sud u Splitu je svojom odlukom rekao da je nezakonito, da je nezakonito imenovanje koje je potpisao ministar Ćorić i on je poništio to imenovanje i opet je isto napravio. Opet je ponovio da je imenovao gospođu Slavicu, međutim činjenica je da po Zakonu o hrvatskim braniteljima kad je hrvatski branitelj koji se kandidira na istoj, kad ima iste uvjete da tada ima jedino u tim uvjetima imaju prednost. U ovome slučaju gospođa Slavica nije imala prednost zato što je ova imala bolje uvjete, znači uvjete što se tiče i obrazovanja dr.sc. gospođa Zmijanović bavi se s tim temama cijeli svoj život i uz to je hrvatska braniteljica, bila je u Domovinskom ratu i u postrojbama HOS-a i u postrojbama HV-a i netko je spomenuo ovdje čini mi se, kolegica je spomenula Juričev da je bila u MOST-u, nikada ona nije bila član MOST-a gospođa Zmijanović isto da ne obmanjujete javnost i ne lažete, znam da je bila na listi Domovinskoga pokreta ona je meni prijateljica bila i kad je bila u HDZ-u suborkinja i kad je bila u Domovinskom pokretu ili kad bude ne znam gdje, ja na taj način uopće ne promatram kao vi ovaj problem, nego promatram taj problem kroz kršenje Zakona o hrvatskim braniteljima i nepoštivanju od strane ministra odluke koji se čak u postupku na Upravnom sudu u Splitu tražio izuzeće sutkinje. I sada to ministarstvo plaća, ministarstvo plaća taj sukob pravosudni sa jednom ženom koja je branila RH i koja samo traži da se postupi u skladu sa zakonom i to je činjenica.

Tamo je brojač novaca, tamo je bila najgori oblik korupcije, tamo je bio čovjek vlasnik toga koji je upravljao sa najvećim potencijalom i resursom, to je naš Janaf.

Izgleda kolegica Borić i ja radimo na istim valnim dužinama, barem što se ovog tiče, ja sam upravo namjeravaO dati stanku malo da se prozračimo pa ću dat sada stanku i vidimo se ovdje ponovo u … [[Upadica se ne razumije.]] nećemo sutra nego ćemo se vidjeti u 35 minuta, 20 i 35.

Sada imamo repliku poštovanog zastupnika Ante Kujundžića. Dakle, kolega Bulj vezano za natječaj za ravnatelja nacionalnoga centra, dakle mislim da je jako važno da evo znate i vi, a i ostatak kolega, dakle svaki natječaj sadržava prije svega formalne uvjete koje kao takve u minimalnome smislu definira zakon. Ne znam je li me čujete? Kolega Bulj? Znači, minimalne uvjete koje takve propisuje zakon, dakle na njih onaj kao, tko je poslodavac dodaje dodatak uvjeta u tom prvom smislu. U drugom smislu imamo dodatne kompetencije koje propisuje dakle opet poslodavac i nakon toga naravno ide Pravilnik o testiranju kandidata kojeg opet zapravo izrađuje poslodavac.

Da, jasno je da pod istim uvjetima u natječaju ako osoba koja se kandidirala ima iste uvjete, a sa drugom osobom kandidatom, a ima status branitelja, to je jedino pod tim uvjetom, a u ovome slučaju je to jasno i temeljem presude Upravnoga suda u Splitu gdje je ministarstvo plaćalo proces tj. na kraju moralo platiti protiv gđe. Ljiljane Zmijanović, hrvatske braniteljice, da bi se sukobili i na kraju ministarstvo je to izgubilo i upravni postupak, taj na upravnom sudu, a inače upravni postupak smatram da je to pokazatelj da ministar Ćorić je u ovome slučaju bio vjerojatno pod pritiskom. Ja njega čak i ne krivim.

Prema tome, onda ću ja time završiti raspravu o ovoj točci i o njoj ćemo glasovati … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] E oprostite niste se na vrijeme javili, mislim, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Nakon što sam ja rekao da smo završili i da smo…

Ja vas molim evo da joj date da završi.